Já také děkuji. To byl už jsem myslela poslední příspěvek do obecné rozpravy, ale vidím, že se přihlásili další. Takže v tuto chvíli je do obecné rozpravy přihlášená paní poslankyně Martina Lisová. Poprosím ji, aby přišla k řečnickému pultu. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající.

Děkuji vám. Já vám také děkuji, paní poslankyně. Vidím, že už jste přihlášená. Nyní mi avizoval pan ministr zdravotnictví, že by se chtěl přihlásit s přednostním právem. Pane ministře, máte slovo.

A samozřejmě Ministerstvo zdravotnictví, minulé vedení a naprosto správně předpokládalo, že to bude všechno probíhat tak, jak má.

Tak já jsem slíbil, že načteme tento pozměňovací návrh.

Kdyby mně fakt nezáleželo na těch pacientech, tak bych vystoupil v této chvíli úplně jinak.

Tak ten pozměňovák prodlužuje přechodné období na ty slíbené dva roky, reflektuje tu o rok pozdější platnost, nic jiného za tím není, opravdu to garantuji. A je to domluvené s pojišťovnami, nikdo s tím nemá problém, pacientské organizace o to velmi stojí.

Děkuji, pane ministře. Poprosím, aby přišel pan poslanec David Kasal. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Jenom opravdu drobný komentář.

Děkuji za dodržení času. Jsme v obecné rozpravě.

Takže to byly omluvy, a paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zdravotnictví dva roky drželo nad vodou ekonomiku za cenu obrovského nasazení zdravotníků. Dokázalo zachránit desítky tisíc životů. Fialova vláda se rozhodla řešit svůj předvolební slib snížení deficitu státního rozpočtu na úkor resortu zdravotnictví, kde se rozhodla šetřit nejvíce. Také předvolební slib vlády pravidelně valorizovat platby za státní zaměstnance se zatím nenaplnil.

Státních pojištěnců je více než 5,9 milionu. Platby za ně z rozpočtu tvoří asi 30 % všech příjmů veřejného zdravotního pojištění, přičemž státní pojištěnci spotřebují zhruba 70 % výdajů zdravotních pojišťoven na péči.

Přihlíží přitom k vývoji průměrné mzdy zveřejňované Českým statistickým úřadem, k možnostem státního rozpočtu a k vývoji finanční bilance veřejného zdravotního pojištění.